Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, paní poslankyně, jenom krátce. Dokončuje se implementace toho systému, který bude zajišťovat i zvaní těchto pacientů tak, aby probíhalo pozvání těch, kteří patří do těch daných skupin. Ono totiž i uvnitř těch prioritních skupin se ještě nadále musí prioritizovat právě proto, že ty vakcíny nepřijdou naráz, ale že budou chodit postupně, a týká se to potom i dalších lidí v rámci integrovaného záchranného systému, armády, kritické infrastruktury. K těm informacím.

Bude informovat jak o té vakcíně, tak o způsobu vakcinace. Toto je jeden z požadavků na toho výrobce, který on musí splnit, podobně tomu bude i u těch dalších. My samozřejmě toto budeme monitorovat a doplňovat. Máme k dispozici podle mého soudu docela zajímavou a úspěšnou britskou kampaň, která je přeložena do českého jazyka a která se používá při přípravě té české kampaně, která v tom velkém státním gardu začne od začátku příštího roku.

Ono by to totiž nebylo zákonné. Děkuji.

Na rozdíl od lesních mateřských škol, tedy v podstatě shodných zařízení pro předškolní děti, nemohou vykonávat svou činnost. Od ministerstva dostaly právní výklad, který vyvozuje zákaz jejich provozu ze zákazu shromažďování, přitom v praxi mezi provozem lesních mateřských škol a lesních klubů není v podstatě žádný rozdíl. Jediný rozdíl je v právní formě. Provozovatelé, děti, ale hlavně rodiče doplácejí na čistě formální posouzení lesních klubů, které podle stanoviska ministerstva spadají pod spolkovou činnost, a není vůbec zohledněno, v čem tato činnost věcně spočívá. Vím, že vás v této věci oslovila Asociace lesních mateřských škol otevřeným dopisem. Její zástupci vám navrhli řešení, které je podle mého názoru velmi rozumné, aby existující výjimka ze zákazu shromažďování více než šesti osob, která se vztahuje na školy a školská zařízení, byla doplněna výjimkou pro obdobná zařízení předškolního vzdělávání a péče o děti do šesti let.

Nic nového v tomto ohledu nepřinesla bohužel ani dnešní aktualizace schválená vládou. Chci se vás proto zeptat, co vládě a vám brání vyřešit situaci lesních klubů stanovením navrhované výjimky a jestli vaše ministerstvo pracuje na nějaké jiné variantě řešení. Jde o dost velkou skupinu předškolních dětí.

Také děkuji. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pane poslanče, lesní kluby mohou být v provozu v souladu s k danému dni platným usnesením vlády, pokud v nich nebude současně přítomno více osob, než je daný počet stanovený pro pobyt ve vnitřních prostorech pro hromadné akce, přičemž není rozhodující, zda děti pobývají na veřejně přístupném místě, nebo na soukromém pozemku, to je v prostoru lesního klubu.

Problém je v tom, že lesní kluby na rozdíl od lesních mateřských škol zařazených do školského rejstříku, a to je tedy spíše oblast resortu Ministerstva školství než Ministerstva zdravotnictví, nejsou regulovány školským zákonem a nespadají pod výkon státního zdravotního dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví.

A ve chvíli, kdy by byla udělena výjimka jim, potom by pochopitelně nebylo spravedlivé, kdyby nebyla udělena výjimka jiným srovnatelným právním subjektům. Jejich provoz se tedy řídí obecnými podmínkami stanovenými v aktuálně platném usnesení vlády pro hromadné akce ve vnitřních prostorech bez ohledu na to, jestli zajišťují, nebo nezajišťují výuku, právě proto, že nejsou v tom školském rejstříku.

Já zatím ten jejich závěr ještě nemám, proto ho nemáte ani vy, ale snažím se najít řešení a vnímám, že tato otázka zatím řešena reálně dobře není, je řešena jenom správně formálně, a tam je bohužel ten rozdíl oproti těm mateřským školám, o kterých jsem mluvil. Děkuji.

Děkuji. Vy, pane poslanče, uvažujete logicky velmi správně. Já tomu úplně rozumím. A já jenom musím konstatovat, že ten problém je opravdu formální a právní.

Takže to je ten pravý důvod, který zatím k tomu vede.